Ale počítám, že to brzy bude.

Děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující otázku? Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pane ministře, prosím.

Připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, paní poslankyně.

Slovo má pan ministr Tomáš Hüner.

Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k dotazu číslo jedna memorandum, jeho zrušení a analýza dopadu, který způsobí takovýto krok, jak bylo řečeno.

Samozřejmě tato analýza provedena je.

V rámci této nové státní surovinové politiky vyplynula řada úkolů, které byly postupně plněny, a aktuálně pro členy vlády České republiky byly zpracovány dva informační materiály, které to popisují, a to je vyhodnocení zdrojů a zásob superstrategických, takzvaně kritických surovin Evropské unie v České republice a státní ingerence při využívání superstrategických surovin v členských státech EU.

Tento návrh surovinové politiky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení a čekáme na připomínky, které zapracujeme do této zprávy, a předložíme ji následné vládě. Děkuji, pane ministře. Přejete si, paní poslankyně, položit doplňující otázku?

Novela horního zákona v současné době je dopracováván tento materiál, bude předložen na poradě vedení, hned následně bude zaslán na vládu a budeme čekat na jeho zařazení do programu. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.